Účinnost, aby se na to mohla státní správa připravit, je navržena tentokrát tři měsíce od vyhlášení ve Sbírce zákonů. V tomto ohledu tedy podotýkám, že je to třetí pokus, jak napravit tento buď omyl, nebo úmysl někoho, kdo si chtěl připravit státním rozhodnutím bílé koně v občanskoprávních a jiných vztazích. Děkuji za pozornost. Děkuji panu navrhovateli. Jenom se zeptám, jestli můžu přizvat ještě pana zpravodaje, anebo jestli chcete vystoupit hned. Děkuji. Poprosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Havíř.

Jestliže pominu stanovisko vlády, které máte k dispozici a kde jedním ze zásadních argumentů pro zamítnutí této novely z pohledu vlády je konstatování, že tyto informace jsou orgánům veřejné moci dostupné v informačních systémech veřejné správy, rád bych se spíše zaměřil na několik praktických poznámek k tomu, jak by tento zákon mohl být aplikován a jaké problémy může jeho praktická aplikace přinésti, které jsem získal na základě diskuse s pracovníky veřejné správy. Novela předpokládá a ustanovuje zápis zákazu pobytu a omezení svéprávnosti do občanského průkazu. Nijak ale nevymezuje další předpoklady pro fungování v praxi. Pokud má doklad něco obsahovat, je jen na občanovi, aby o uvedená data či změny v dokladu požádal. Novela ale nestanovuje povinnost požádat o zápis povinných údajů, ať zákaz pobytu, nebo omezení svéprávnosti.

V přechodném ustanovení je sice povinnost částečně uložena, ale to jen pro ty občany, kterých by se dané ustanovení týkalo v době nabytí účinnosti novely. Následné povinnosti občanů již nejsou dostatečně specifikovány. Zákaz pobytu. Novela zákona počítá pouze se zákazem pobytu uloženým soudem, nikoliv orgánem obce v přestupkovém řízení. Zároveň neupřesňuje, v jakém rozsahu jsou z dokladu informace o zákazu pobytu zapsány, které obce se zákaz pobytu týká a jaká je jeho časová platnost. Občanský průkaz je vydáván na dobu platnosti deset let, zákazy pobytu stanovované z velké většiny jsou vydávané na kratší dobu. Je tedy zřejmé, že uvedené ustanovení by pouze vedlo k navýšení výměn dokladů, a tím i navýšení nákladů na výrobu těchto dokladů.

Tím by bylo nadbytečné zapisovat identifikaci opatrovníka.

To, co je podstatné z mého pohledu v praktické aplikaci tohoto zákona, je ale především fakt faktické podoby, kterou občanský průkaz v této době má. Občanský průkaz je v podstatě v podobě platební karty. Možnost zápisu údajů je v této podobě velmi omezená a myslím si, že i když připustíme, že by mohlo dojít, a asi by muselo dojít, k zapisování dlouhých písemných řetězců, protože jinak bychom se asi do formátu nevešli, tak přesto samotný tento fakt je poměrně podle mého soudu značnou technickou komplikací. Přesto se domnívám v souladu s předkladatelem, že zejména informace o omezení svéprávnosti je informací pro jejího nositele zásadně důležitou, a z tohoto důvodu se neztotožňuji se stanoviskem vlády, které je jednoznačně zamítavé.

Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ale v každém případě si dovoluji vetovat postup podle § 90 jednacího řádu. Nyní prosím paní poslankyni Černochovou. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si dovolím jít ve svém návrhu jménem klubu Občanské demokratické strany ještě dál a dovolím si navrhnout v prvním čtení tento návrh zákona zamítnout. Ano, budeme o tomto návrhu hlasovat.

To, že byl vetován, je asi rozumné, protože se nemohu ztotožnit se vším, co je v zákoně uvedeno, a nemohl bych pro to hlasovat. To je zejména otázka zákazu pobytu a tam si myslím, že vláda ve svém stanovisku jednoznačně prokazuje důvody, proč by toto opatření podle mého názoru a podle názoru vlády nemělo být do zákona nově uvedeno. Ve druhém případě, který se týká svéprávnosti a údajů o ní, si naopak myslím, že stanovisko vlády nevypovídá o všech možnostech a skutečnostech, protože se v něm odkazuje na to, že povinnost předkládat občanský průkaz mají občané pouze ve vztahu k orgánům veřejné moci. To je určitě nezpochybnitelné. Je to pravda. A každý z nás má právo uzavřít smlouvu pouze s tím, který se prokáže občanským průkazem, ze kterého je jasné, že se jedná o osobu, o kterou se domníváme, že se jedná, se kterou uzavíráme smlouvu, a zároveň o osobu, která má plnou způsobilost k právním úkonům řečeno starou terminologií, tedy svéprávnost.